Dalším problémem, na který vy úplně kašlete, a přitom by to také pomohlo, nebo dalším prostředkem, který je potřeba napravit, že je prokázáno na základě příkladů z praxe zneužívání nedávno výrazně zvýšeného příspěvku na péči o takzvané závislé osoby.

To znamená, my navrhujeme podmínit vyplácení této dávky například tím, že rodina prokáže, že například minimálně 50 % této částky použila na nákup nějaké sociální služby, pečovatelské, sociální nebo lékařské.

Takové osoby by samozřejmě neměly mít nárok na dávku jakéhokoliv typu.

Byla to tajná volba, ale bylo to tady jasně řečeno a víme to všichni.

A ten deficit tam vůbec nemusel být.

Vláda nedělá doslova nic.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo.

A jen na okraj ještě k jedné rozpočtové položce.

Co se týče oblasti sociální politiky a záležitostí, které může a má ovlivnit Ministerstvo práce a sociálních věcí, kolegové, nejde jen o výši a podobu jednotlivých položek rozpočtu. Tato čísla a struktura i objem veřejných příjmů a výdajů jsou přece vždy výsledkem praktické politiky v legislativní i exekutivní oblasti, výsledkem podoby nastavení a fungování systému nejen sociálního. A proto resortu sociálních věcí více než jednotlivá čísla na příští fiskální rok vytýkáme mnohem více nečinnost v této oblasti, neochotu k zásahům, často i razantním, do systému tam, kde nefunguje, anebo funguje jako pověstná černá díra na veřejné finance.